Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani gospodine ministre, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama imamo tri važna zakona. Ono što mi je odmah u prvom trenutku zapalo za oči jeste da se nastavlja praksa ove Skupštine da se važni zakoni usvajaju po hitnom postupku, što je meni nejasno i ne znam zbog čega je to tako. To se odnosi i na skupštinske službe i na Vladu. S druge strane, obrazloženje za ova tri zakonska predloga je u najmanju ruku običan politički pamflet. Ja sam očekivao od ministra da malo plastičnije i ozbiljnije objasni, a ne da pročita samo obrazloženje koje smo već dobili, vezano za ova tri zakonska predloga. Dakle, ovi zakoni, zapravo dva od ovih zakona, treba da predstavljaju usaglašavanje naše domaće zakonske regulative sa regulativom EU i to tako na prvi pogled izgleda i zapravo ne bi trebalo da tu postoji nikakav problem. Međutim, kad se malo dublje to pogleda, izanalizira, vidite zapravo da pod kapom toga da se naši propisi usaglašavaju sa evropskom regulativom, vi imate tendenciju i želju predlagača zakona da što više stvari ostane nepromenjeno. Dakle, menjamo nešto da ne bismo zapravo promenili. Ono što je ključno pitanje ovde – šta će se promeniti u zdravstvenom sistemu Srbije kada usvojite ova tri zakona koja su na dnevnom redu? Hoće li pacijentima u Srbiji biti bolje? Hoće li oni imati dostupniju zdravstvenu zaštitu? Hoće li jednostavnije moći da se leče kod svojih lekara? Hoće li imati bolje usluge? Hoće li bolje uslove rada imati zdravstveni radnici u smislu zarada, plata, broja pregleda koje imaju? Zapravo, to neće uticati na to stanje. Hoću da vam kažem da ovi zakoni suštinski neće promeniti ono što je ozbiljan problem u Srbiji, a to je jako loš zdravstveni sistem, koji se u poslednjih pet godina, evo, već šestu godinu ste na vlasti, nažalost, nije promenio na bolje, iako smo slušali različite najave kako će se stvari promeniti. Pročitaću vam jednu izjavu, citiraću, koja kaže: „Imamo dobre lekare, i to jako dobre lekare, a verovatno čak i dovoljno bolnica, ali organizacija sistema je zastarela, štetna i ne zadovoljava potrebe usluge u modernoj ekonomiji 21. veka. Reagovanje našeg zdravstvenog sistema je neadekvatno. LJudi mesecima čekaju pre nego što doktor može da ih primi. Obični ljudi u našoj zemlji koji nemaju veze ili novac bivaju zanemareni i nemaju mogućnost da odmah budu pregledani.“ Znate ko je ovo izjavio? Izjavio je vaš predsednik Aleksandar Vučić, tadašnji premijer 2014. godine. I sve ovo što je rekao 2014. godine verovatno bi mogao da ponovi i danas, a da se ništa nije promenilo. Isto to je bilo i u 2012. godini, kada ste došli na vlast. Ono što govori u prilog tome da zdravstveni sistem u Srbiji ne funkcioniše adekvatno, zapravo, jeste ono što vidite u svim bolnicama ili domovima zdravlja kada krenete po Srbiji. Pozivam vas, gospodine ministre, da ne odete u kampanju obilaska zdravstvenih centara kada im dodeljujete bilo kakvu opremu, uređaje, sanitetska vozila, nego vas pozivam da se kao običan građanin jednoga dana obučete i uđete u čekaonice i čujete šta misle pacijenti u Srbiji koji imaju potrebu da se u ovoj zemlji leče, da obiđete odeljenje u bolnici u Kruševcu, u Somboru, u bilo kojoj drugoj i da čujete od običnih građana šta je to što njima predstavlja problem i zašto ne mogu da dođu do adekvatne zdravstvene zaštite i zašto ona njima nije dostupna na adekvatan način. Isto tako, da popričate i sa lekarima, ali ne politički, ne u cilju kampanje i promocije SNS, nego, upravo kao što ste malo čas rekli – da postoje neke stvari koje su iznad politike, a to svakako mora da bude zdravstvo, kao što su obrazovanje i još neke stvari koje predstavljaju temelj društva. Investicije u zdravstvo nisu trošak, nisu trošak, već je investiranje u budućnost i zdravlje jedne nacije. Vi danas, takođe imate situaciju u Srbiji da su zdravstveni centri, a naročito domovi zdravlja, apsolutno pod potpunom nezavisnošću od politike. Imate direktore domova zdravlja koji se postavljaju politički, postavljali su se i ranije, ali ja hoću da kažem da se ništa nije promenilo na bolje. Dakle, imate radnike, medicinske radnike i lekare i tehničko osoblje koji se drže na ugovorima o delu, a u zavisnosti od promena političkih stranaka, tako se menjaju i oni.

Ako neko sedam, osam godina nije neke ljude menjao jer su dobro i profesionalno obavljali svoj posao, da li to znači da kada se promeni i dođe neka druga stranka na vlast da te ljude treba da oteramo, a da dođu neki drugi da se time bave? Rezultat toga nekompetentnog vođenja zdravstvenih ustanova jesu i blokirane zdravstvene ustanove… Vi ne pričate o zakonima. Gospodine Arsiću, zaista ne znam, zapravo vi kao da želite samo mene da opominjete u ovoj sali.

To je ova rasprava, a posle možemo da raspravljamo o delegacijama, nije sporno.

Tema dnevnog reda jesu ovi zakoni o kojima govorim, prva dva, a o trećem nisam stigao da govorim, a govoriću i o njemu. Dakle, što se tiče tog usaglašavanja, zapravo ono jeste spisak želja da se zadrži postojeće stanje u Srbiji.

Svi ljudi koji su stručni u ovoj oblasti su rekli da treba razdvojiti Zakon o medicinskoj opremi i Zakon o lekovima, i to nije sporno, ali to neće rešiti problem, kao što su moji prethodnici rekli. Danas u Srbiji naši građani se suočavaju sa time da je sve manje onih ljudi koji ostaju da ih leče. Svake godine iz Srbije, kao što i vi znate, gospodine ministre, odlazi od 800 do 1.000 lekara po nekakvim podacima i statistikama koje sam ja mogao da nađem, a iz razloga što su mnogo loši uslovi za funkcionisanje u zdravstvenim sistemima u Srbiji. Dakle, plata naših zdravstvenih radnika, ukoliko gledamo tehnička lica ili gledamo medicinske sestre je na nivou 35.000 dinara, lekari su 60.000 dinara, a sa druge strane imate lekare specijaliste koji imaju nešto više 80.000 ili 90.000 dinara. Zašto odlaze?

Da li znate šta je to? Bio bih zadovoljan da me vi upoznate šta je to, pošto očigledno ne znam. Očigledno ne znate. Vi očigledno ne razumete šta ja govorim. Vi hoćete da kroz Zakon o medicinskim sredstvima ispričate kako lekari imaju male plate. Zar nemaju? Nije tema. Ministar, ako govorimo o trećem zakonu, je malo pre dao obrazloženje kada je govorio o zidu koji treba da se sruši na zgradi Kliničkog centra u Nišu, da je on morao da se napravi da bi se zgrada primila, a zatim da se isti sruši da bi magnetna rezonanca ili bilo šta drugo da se unese. Verujem da je to bilo lapsus. Imali smo kod mene jednog čoveka koji nije baš važio za čoveka, važio je za budalu, koji je napravio u svojoj sobi čamac koji nije mogao da iznese iz svoje sobe, pa je morao da sruši zid da bi ga izneo. To mi liči na to. Nadam se da to obrazloženje ne stoji i da je to greška arhitekata ili nekih građevinaca. Apsolutno podržavam ulaganje, investiranje u zdravstvene centre, apsolutno. Dakle, to je nešto što godinama u Srbiji nije bila praksa, ali to što ćete izgraditi četiri zdravstvena centra, to što ćete okrečiti poneku bolnicu u Srbiji neće rešiti probleme o kojima pokušavam da govorim. Pokušavam da govorim o realnosti, ali mi ne dozvoljavate. Ovaj parlament bi trebao da stane u zaštitu medicinskog osoblja. U Rumuniji je parlament izglasao da će plate njihovih medicinskih radnika sa 1.000 evra za lekare biti povećane na 1.700, za medicinske sestre i tehničare sa 530 na 900. Zato nama odlaze ljudi. Zato ih nećemo zadržati ovim zakonima. Dalje, ono što predstavlja problem i za liste čekanja, ono što predstavlja problem za nedostupnost naših lekara, našeg zdravstvenog sistema građanima Srbije jeste to što u našoj zemlji lekari izgleda imaju mnogo više posla, ne važe isti standardi kao u EU. Ne treba ja da ih štitim, znaju oni to jako dobro, ali ako je na 100.000 stanovnika u EU 350 lekara, zašto bi kod nas bilo 280 ili 290, ako je u pitanju tehničko osoblje na 100.000 ljudi dolazi 800 tehničara, u Srbiji dolazi negde oko 620. Sve to dovodi do korupcije i ne usklađenosti privatne prakse sa našim zdravstvenim sistemom i sve to na kraju zapravo ima posledicu po naše građane koji treba da imaju adekvatno lečenje u skladu sa doprinosima za zdravstveno osiguranje koje oni zapravo izdvajaju. Za pet godina, gospodine ministre, apsolutno ništa se nije dogodilo. Jedna od dobrih stvari jeste gama nož. To je možda najbolja stvar koju je ova vlast uradila u ovih pet godina. Međutim, gospodine ministre, nemojte se ponašati ovde kao da mi sada želimo da evropski nivo zdravstva dovedemo u Srbiju tako što ćemo usvojiti dva zakona. Nemojte se praviti slepi da ne prođete, da ne vidite kakvo je stanje u domovima zdravlja, kakvo je stanje u bolnicama, kakvi su uslovi u tim bolnicama, bez obzira što će verovatno u Kliničkom centru Niš, onoga dana kada se bude završio, biti bolji uslovi. Nije to cela Srbija. Druga stvar, što se tiče Zakona o medicinskim sredstvima, mislim da medicinska sredstva nisu uvek sama po sebi problem. Navešću vam i jedan primer, recimo u opštini Trstenik je letos preminula devojčica sa 14 godina, ministre, zato što smo imali samo jednu ekipu koja je dežurala u hitnoj pomoći koja je već bila na terenu. Nije mogla da dođe na vreme i da odgovori na poziv. Imali smo dovoljno i sanitetskih vozila, nekad je kupila opština, nekad Ministarstvo, ali nismo imali dovoljan broj lekara i medicinskog osoblja da ode i da pruži pomoć devojčici koja je preminula u 14 godina. Takođe, gospodine ministre, kada govorimo o sredstvima, vama sam uputio pitanje, vezano i za prošlogodišnji smrtni slučaj u Kruševačkoj bolnici, dečko 23 godine kome su tek u Beogradu ustanovili sepsu, a dole ga lečili od temperature. To je problem ove države, to je problem. Počnite time da se bavite, počnite da reformišete sistem. U redu je, razdvojićete danas ili sutra, kada se usvoji zakon lekove i medicinska sredstva, nije problem. U redu, završićete Klinički centar, iako ga završavate već ko zna koliko i produžavaju se rokovi. Predsednik Republike je još u julu mesecu rekao da će za nekoliko dana biti pušten, pa evo, sada čekamo da se taj zid, je li, sruši, pa da se on otvori, itd. Ali, završiće se i to je dobro. I, to je dobro, treba da se završe i svi ostali u Srbiji, i bolnice, ali dajte rešite ono što je kancer zdravstvenog sistema u Srbiji a to je uslovi rada zaposlenih, broj lekara, dostupnost građanima medicinskih usluga. Dajte to, olakšajte. Vi ste imali situaciju da Ministarstvo zdravlja nije moglo da obezbedi da ljudi dođu do novih zdravstvenih knjižica. To je trajalo mesecima, ljudi nisu znali šta će da rade. Znate koliki su to problemi bili. Nekada dok je bila papirna zdravstvena knjižica oni su je u jednom danu dobijali sa pečatom. Znate koliko sada traje taj proces, odnosno sada je nešto bolji u odnosu na ono kako je bilo. To su problemi i to neće rešiti nijedan od ovih zakona koje ste vi danas predložili na dnevni red. Dakle, hoću da vam kažem da ne možete ministre, ni vi ni Vlada Republike Srbije saditi kaktus na ledu. Ne možete praviti krov, a da još nemamo iskopan temelj. Sve je to dobro, neće nama pomoći evropska regulativa i EU, tako što ćemo usaglasiti zakone sa njima, moramo mi sami u svom dvorištu da počistimo sve ono što danas predstavlja problem. Nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti, a dugo već vladate u Srbiji, da se Srbija i dalje pominje kao zemlja među prvima po indeksu korupcije u svetu. Nemojte dozvoliti da zdravstveni potrošački indeks kog objavljuje EU, gospodine ministre, da po njemu Srbija bude uvek oko poslednjeg mesta. Zapravo to su zvanični statistički podaci, to vi verovatno znate, ali ne smete da kažete, zato što govorite građanima ono što vama odgovara.

Ukoliko vam treba podrška i pomoć kako da reformišete zdravstvo, a tu reformu najavljujete već pet godina, kao i reformu cele Srbije, obratite se nama, imamo i mi nekakve programe, pa, daćemo vam da pogledate šta treba da sprovodite u vašem ministarstvu. Zahvaljujem se, gospodine Arsiću. Dakle, reklamiram član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. U nekoliko navrata ste prekidali prethodnog govornika, koji je ovlašćen ispred svoje poslaničke grupe po ovom zakonu. Tvrdili ste da on krši na neki način pravila u ovom domu time što govori o temama koje nisu na dnevnom redu. Podsetiću vas, pošto ste dva puta pročitali potpuno, neću reći pogrešno, ali ste dva puta naveli jedan od tri zakona o kom se danas govori u ovom domu. Rekli ste Predlog zakona o medicinskim sredstvima, to nije sporno, on jeste na dnevnom redu, ali postoji i Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva i takođe, Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke, kada su u pitanju klinički centri u Srbiji. Dakle, naravno da možemo da govorimo, posebno u raspravi u načelu, o svim temama koje zanimaju građane, a vezane su za uslove u tim kliničkim centrima, to naravno, se vezuje za javno zdravlje i za sve ono što pogađa svakoga dana svakog građanina koji ima strah od nemogućnosti lečenja i ne možete iz tog razloga da prekidate govornika samo zato što je navodio teme koje danas zanimaju građane Srbije, zbog koji su oni nezadovoljni stanjem u zdravstvu. Dakle, nemam apsolutno nikakvih problema, ministar će odgovoriti na svako postavljeno pitanje i svaki narodni poslanik ima pravo da u ime građana pita ono što građane zanima. Dakle, ukoliko su u pitanju sredstva koja će sutra unaprediti neki klinički centar, zašto da se ne govori o situaciji kakva je danas u tim kliničkim centrima? Odlično.

Isto tako, nisam hteo da prekidam kolegu zato što je reč o kliničkim centrima, a govorio je o domovima zdravlja koji ne pripadaju republici, nego pripadaju primarnoj zdravstvenoj zaštiti koje organizuju lokalne samouprave. (Balša Božović: Po Poslovniku.) Tako da ne možete da me optužite da sam na bilo koji način povredio dostojanstvo Narodne skupštine i kolege Aleksića.

Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. čl. 106, 108. itd. gospodine predsedavajući, vi ste svakako juče bili svedok permanentnog vređanja cele poslaničke grupe i koalicije… (Narodni poslanik Zoran Krasić dobacuje.) Ovaj što dobacuje jednom bi morao da bude kažnjen. I to vam predlažem. Dakle, bili ste svedok nečuvenih optužbi koje smo trpeli upravo od prethodnog poslanika koji je reklamirao povredu Poslovnika. U ovoj reklamaciji je ponovo grupo zloupotrebio Poslovnik. To je bila diskusija, to je bila replika. To nije bila povreda Poslovnika. U skladu sa članom 103. da bi na vreme predupredili ovog maštovitog poslanika da zloupotrebljava pravo povrede Poslovnika, predlažem da odbijete ona dva minuta, u skladu sa stavom 8. člana 103. Poslovnika i tako predupredite nove uvrede ovog vrlo maštovitog poslanika, koji nas je juče optužio i za smrt i ne znam zašta još. Zato predlažem da ovog puta ozbiljno to razmotrite i iskoristite svoje pravo, oduzmite toj poslaničkoj grupi dva minuta, pa nek se oni međusobno u opoziciji prepucavaju koliko hoće, ali ne mogu Poslovnik da koriste time što je to nova diskusija i što je to replika na neku prethodnu diskusiju. Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Narušeno je dostojanstvo Narodne skupštine iznošenjem paušalnih ocena i neistina.

Dakle, kada je reč o stanju u zdravstvu, zaista moram da kažem da su učinjeni krupni koraci, da je ovo neistina koja je izneta na ovu temu. Kada je reč o Trsteniku, kamo sreće da su u vreme prethodnika ministri dolazili donirajući vozila i opremu domovima zdravlja i zdravstvenim ustanovama i na taj način unapređivali rad. Samo Trstenik je dobio pokretnu bolnicu u vrednosti od 60.000 evra od Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja, ali isto tako je i Opština Trstenik ulagala u vozila koja su namenjena domovima zdravlja u seoskim sredinama, da bi svi sugrađani, svi pacijenti imali adekvatne uslove za lečenje. Takođe, od Ministarstva populacione politike odobrena su sredstva za nabavku aparata za radio talase. Svi lekari su upućeni na specijalizaciju za one oblasti iz kojih nedostaju. Što se tiče utvrđivanja odgovornosti. Zaista vas molim da upozorite prethodnog govornika da nadležnima prepusti utvrđivanje odgovornosti u svim situacijama, jer se mi zalažemo da svi odgovorni odgovaraju upravo za ono što su uradili mimo zakona. Mi isto tako prepuštamo nadležnima da utvrde odgovornost, jer ove reči su došle od osobe za koju se ispituje trenutno da li ima ili nema elemenata krivičnog dela u trošenju 54 miliona para građana Srbije, kroz projekat nevladine organizacije, koja je upravo pripadala mom prethodnom govorniku. Taj novac je bio namenjen invalidnim licima, unapređenju njihovog položaja, unapređenju geronto usluga i zaista nadležni treba da utvrde da li ovde ima ili nema elemenata krivične odgovornosti, ali mi prepuštamo njima da ovo utvrde.

Znači, zloupotrebili ste institut povrede Poslovnika, jer ste replicirali. Daću vam ministre reč.

Zahvaljujem. Predsednice, pre svega, moram da kažem i da se javim za reč, javio sam se kao ovlašćeni predstavnik stranke. Mogu reći da je zaista sramotno da u ovom plemenitom domu slušamo stvari, slušamo neke paušalne rečenice, neistine koje se iznose. Alergičan sam inače na, pre svega, svaku poluistinu, poluinformaciju, dakle na sve ono što ne odgovara istini. Reći ću vam šta je istina. Istina je, a to zna i gospodin ministar, da je u periodu kada je gospodin i njegova stranka G 17 plus, vršila vlast, da su utrošena sredstva za Institut za transfuziju, kada je trebala da se uradi jedna plemenita stvar za našu zemlju, da se napravi jedan pogon za separaciju krvi, nažalost ta sredstva su nestala. Tih sredstava nema. Ta sredstva nisu ni opravdana. Podsetiću i gospodina ministra, ali i građane ove zemlje – rok za završetak kliničkih centara bio je 2009. godina. Zašto klinički centri nisu završeni u zadatom roku? Evo, ja pitam vas? Gde je novac koji je uplaćen u tom periodu do 2009. godine, u skladu sa dinamikom koja je dogovorena sa EU? Gde su sredstva? Gde su sredstva od projekata koje je finansirala EU, a znamo da je u tom periodu bilo i donacija s jedne strane, ali je bilo i kredita. Znamo i da ta sredstva, nažalost, nisu opravdana već su bespovratno izgubljena, a da zdravstveni sistem nije doživeo…

Reklamiram član 27, gde se predsednik Narodne skupštine stara o redu na sednici i vodi sednicu. Dakle, ja apsolutno ne želim da zloupotrebljavam Poslovnik, niti to ikada radim. Ono što je bila tema jeste da je vaš potpredsednik u nekoliko navrata prekršio Poslovnik, ne vi, nego vaš prethodnik, koji je sedeo na vašem mestu, gospodin Arsić, nije znao koji su zakoni na dnevnom redu, a komentarisao je sa vašeg mesta predsedavajućeg, kako i na koji način treba uopšte razgovarati o ovim zakonima. Zamolio sam ga, odnosno želeo sam da ga zamolim da se vrati na svoje mesto, u poslaničku klupu, i da kao što i vi imate često običaj da radite, da jednostavno uzme sa svog mesta reč i da odgovori svakome ko misli da je pogrešno shvatio, interpretirao ili obrazlagao neko svoje viđenje stvari danas u Srbiji, a ne da se sa vašeg mesta zloupotrebljava mesto predsedavajućeg i da se govori, napada, optužuje, a da pritom niko ne može da mu odgovori.

Najiskrenije, ja stvarno ne mogu da verujem šta sam čuo, šta ste vi sve ispričali. Zamolio bih vas, ako nije problem, još jednom poslušajte sebe šta ste sve uradili, ali vas i razumem. Razumem vas, vi dolazite iz G 17 koji je imao ministra 10 godina i nije potrebno da ja objašnjavam, znaju građani kako je bilo za to vreme. Za to vreme, pošto se pozivate na neke evropske institucije, komisije koje ocenjuju u vreme vaše, kada ste vi vodili, mi nismo mogli da dođemo na tu listu evropskog indeksa, da budemo poslednji. Poslednji nismo mogli da dođemo da budemo, pa smo došli da budemo poslednji, pa smo napredovali 12 mesta i preskočili pojedine zemlje EU. Za vaše vreme ste zabranili specijalizacije. Niste davali specijalizacije. Po zakonu ste tražili da dve godine mora neko da radi da bi konkurisao, posle toga niste davali specijalizacije. Nikog niste zaposlili na konkursu. Zapošljavalo se po tarifi – da li je član stranke, da li je aktivan član stranke ili nije ništa od toga, osam, 10, 12 i 15.000. Znači, to je vaš rezultat. Pomenuli ste domove zdravlja. Domove zdravlja ste vi, vašom genijalnom idejom regionima, pustili lokalnoj samoupravi. Blokade? Od čega su blokade? Blokade su sve iz vašeg perioda. Vi treba da vratite te dugove, a ne mi, vi. Vi trebate da objasnite građanima zašto sad dolaze, zašto gube na sudu i zašto dolaze da se pleni imovina. Vi ste ti koji treba da platite to. Vi i vaši kadrovi koji ste vodili tada. U vaše vreme su se kupovali saniteti aferom „Jucit“, preko milion evra. Da se kupe saniteti nije bilo, da se možda ne sećate, jeste vi prespavali to, pa ste pričali sve ovo. Nije bilo ni preko milion evra, ni saniteta, ničega nije bilo. Aparate smo nalazili u magacinima. Kako su gde išli izbori, tako ste vi kupovali aparate i stavljali u magacine. Niti je imao ko da radi, niti je to ikada aktivirano, propale garancije, propalo sve. To je rezultat. U vaše vreme, lepo ste rekli, ljudi su išli na gama nož, na sajber nož, na akceleratore da se zrače nisu dočekali uopšte nažalost, o Kamenici da ne pričam. To je bilo u vaše vreme. Što se tiče toga, ja bih voleo, evo pred svima vam kažem, vi izaberite, hajdemo zajedno u bilo koji dom zdravlja, u bilo koju bolnicu, ja sam svaki dan među tim ljudima i među pacijentima i među zaposlenima, da vidite šta pričaju, šta misle o vama, šta ste vi uradili za vaših deset godina. Ne znam kako možete da uopšte pričate o tome, ljudski mi nije jasno. To ne razumem i to nikad neću razumeti. Hajdemo među ljude, možemo sad u pauzi, izaberite, gde god hoćemo, da odemo vi i ja, u bilo koji dom zdravlja u bilo koju bolnicu. Nemamo nikakav problem. Nabavili smo četiri akceleratora, pa smo nabavili još šest akceleratora da bi ljudi mogli da se zrače, da ispunimo te standarde. Preko 100 sanitetskih vozila, pokretnih, bolnica. Uzeli smo najsavremeniji sajber, savremeniji od sajber noža. Zaposlili smo preko 8.500 u zdravstvu, preko 3.500 lekara, dali preko 6.000 specijalizacija, ne bi li nadoknadili to što ste vi upropastili. Pa, jel vi mislite da su građani toliko, što ste vi rekli da ste imali, ne znam ni ja, nekog komšiju, ili šta vam je bio, pa su građani baš takvi, pa građani ne znaju ništa? Vi da ste uradili jednu desetinu od onoga što smo mi uradili, pa vi nikad ne bi pali sa vlasti. Desetinu samo da ste uradili, nikad ne bi pali sa vlasti. Ne da niste uradili, nego ste sve upropastili i to građani odlično znaju. Vi pričate da ćete vi nešto da predložite. Pa, znate šta je bilo u Nišu kad smo preuzeli vlast? Livada preplavljena vodom, a danas 50.000 kvadratnih metara gotovo useljivo za mesec dana. Da li je kasnilo mesec, dva? Kardiohirurgija zarasla u korov, bolnica u Kruševcu nije imala prozore, duvalo je sa svih strana, a da ne pričamo o aparatima i slično. I vi sad nešto pričate. Hvala. Znate, gospodine ministre, pored toga što ste nervozni i što pokušavate lažima da skrenete sa teme, dakle, moraću da vas informišem nešto. Prvo, ja se ne stidim svoje političke prošlosti, zašta ste me prozivali, niti bilo čega što sam radio u svom životu na funkcijama na kojima sam radio. Nikada, nikada do prošle godine se nisam bavio republičkom vlašću, Vladom, ministarstvom, ni bilo čime. Ja sam poslednji kome to možete da spočitavate. Ovde preko puta mene sedi polovina i u Vladi i u ministarstvima i svuda, i članova G17, i URS, i DS, i DSS, i radikala, od kojih ste nastali, i vi meni sada to spočitavate. Verovatno niste informisani da danas ti isti ljudi vode tu vašu Vladu i zato nema rezultata. Ja imam puno pravo da danas govorim o tome, jer šestu godinu vladate. Ja nemam čega da se stidim. Nisam u to vreme kada se neko bavio zdravljem, za razliku od vas, imao nikakve kontakte sa „zemunskim klanom“, niti sam imao problematične fotografije, niti se pričalo bilo šta loše za mene ili za bilo koga, za razliku od vas, ministre. Kad me već pozivate da govorim o tome, pogledajte vašu prošlosti, i političku i kakvu god hoćete drugu, pre nego što prozivate neke druge. Mene, koji sam bio u Trsteniku predsednik opštine 2016. godine i nikada se nisam bavio ničim sličnim, a vi ste pre neki dan izjavili kako imate informacije da su neke farmaceutske kuće izazvale krizu i napravile aferu vakcinacije. Znate šta to znači? Da vi znate, a nećete da kažete ko treba da odgovara zato što narušava zdravlje građana Srbije. Izađite i recite ko je ta farmaceutska kuća koja se igra sa životima i zdravljem građana Republike Srbije. Ja stvarno mislim da ste ipak vi nešto pomešali i to razumem sa vaše strane, jer vidim da počinjete i da se nervirate. To je sve normalno i to je sve u redu. Što se tiče toga ko je od koga nastao, gde je nastao i slično, ja neću ulaziti sa vama u tu polemiku, ali što se tiče rezultata rada Vlade, za razliku od onoga što ste nam ostavili par meseci pred bankrot, mi smo u situaciji da ove godine imamo suficit, da podižemo plate i penzije, da imamo do sada rekordne investicije, da smo smanjili nezaposlenost. To su samo neki delovi, odnosno opšte suprotnosti od onoga što ste vi ostavili. Ponavljam, da ste vi jednu desetinu uradili od onoga što sada radi Vlada i Ministarstvo, vi bi doživotno bili na vlasti.

Zahvaljujem. Naravno, ova dva zakona, zapravo tri, ali govoriću o prva dva, o medicinskim sredstvima i o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji, su na neki način rezultat, ne mogu upotrebiti reči iznuđeni zakoni, ali svakako zakoni koji su reakcija na neko stanje koje imamo. Što se tiče prvog zakona, on je reakcija na činjenicu da je kod nas započeo jedan haos na tržištu lekova i medicinskih sredstava, da nije na vreme reagovala država. Kad kažem država, tu ne mislim samo na Ministarstvo zdravlja, mislim i na Lekarsku komoru, pre svega na Srpsko lekarsko društvo. Dakle, ovo sa vakcinacijom i sve ovo što se zbiva, vera u čarobne napitke, sve je to posledica stanja u društvu koje je zapušteno. Možemo sad i taj razgovor voditi, ali bojim se da će neko jako loše proći u tom razgovoru. Dakle, hajde da razgovaramo o tome šta da uradimo, da budemo konstruktivni ovaj put, da ne bude čisto politički govor. Znači, društvo može da vodi određenu akciju i trebalo je da se zalaže za vakcinaciju, a ne da dođemo u situaciju da drhtimo jer će nam deca umirati i da šarlatani u javnosti budu uticajniji. Gledam svoje kolege lekare, i to ugledne lekare koji se bave imunologijom, oni su prosto u defanzivi u tim javnim raspravama, pošto niko nije na njihovoj strani. Kako bih rekao, ovo je posledica dve stvari, ovaj iznuđeni zakon prvi. Ne mogu da kažem da Ministarstvo tu može mnogo da uradi, ali sigurno je da siromašni ljudi idu na pijacu, kupuju lekove, imaju beskrupuloznu kampanju i protiv društvenih mreža i u tabloidima koji žive od tih oglasa vrlo često, vrlo cinično, u kojima se njima sugeriše da uzimaju medicinska sredstva koja su potpuno neadekvatna, a verovatno su čak neka od njih i kontraindikovana za njihovo zdravstveno stanje. Što se tiče ovog drugog zakona, to sam već govorio na Odboru za zdravlje, on je logični rezultat činjenice da je jednom promenom zakona centralizovana dokumentacija medicinska. To nije ništa nešto različito nego drugde, jer ide se na elektronsko prikupljanje tih podataka. Međutim, u svim tim zemljama i uopšte kad dođe do takvih stvari, postavlja se pitanje bezbednosti tih podataka. To je ključno, u stvari, ovde. Za mene nije ključno to što je dato Institutu „Batut“, negde je to moralo da bude, čak mislim da to nije loše rešenje, jer ne vidim ko bi to drugi radio, ali podržavam one koji kažu da, bez obzira što je to verovatno, nisam pravnik, traže izmene Krivičnog zakonika. Mislim da se mora sankcionisati jako kršenje toga. Mi smo imali slučajeve u jednom tabloidu vrlo eksplicitno da je izneta medicinska dokumentacija jedne osobe. Podsećam sada da se to, pre svega, odnosi na psihijatrijske bolesti, ali odnosi se i na druge, npr. polne bolesti itd. Ja sam posebno kao psiholog zainteresovan za psihijatrijske bolesti, jer podatak o tome da je neko lečen, da je imao šizofreniju, da je imao bilo koju od ozbiljnijih psihičkih poremećaja, to u stvari tog čoveka negde urniše. Mi to zovemo društvena smrt, to je društvena smrt. On će posle toga imati probleme praktično u svakoj sredini. Zato je to za mene jedna ekstremno ozbiljna stvar.

Znači, trebalo je ići i predložiti izmenu Krivičnog zakonika i ovo oštro sankcionisati. Ipak neka, kako bih rekao, ozbiljna sankcija mora da bude ako se prekrši ovo. Da li imate neku svest šta znači u nekoj malo sredini za neku vulnerabilnu osobu kad vi iznesete podatke o tome kada je ona lečena, kako je lečena itd? Dakle, ovaj zakon, centralizacija elektronska je otvorila odjednom pitanje privatnosti podataka. Mislim da je tu trebalo veću težinu staviti. Ono suštinski što hoću da kažem, mislim da greše oni koji kažu, ovo je Skupština, ovde je politička rasprava, ovo nije Srpsko lekarsko društvo, pa da sada ovde sede ljudi koji su svi lekari. Naravno, to nije logično ili je teško verovati, ali niko nije ni farmaceut, ni veterinar, ni stomatolog, ni lekar, mi ovde vodimo jednu političku raspravu. Isto kao ljudi koji sede u ministarstvu, smatram da sa ovako malo sredstava koja se izdvajaju, i to je suština, naš budžet je jako skroman i sredstva koja izdvajaju po glavi stanovnika su među najnižim u Evropi. To je realnost, i ne možete imati idealan zdravstveni sistem sa tako malo para. To je prosto činjenica. Ko god bude ministar i za pet godina i za 10 i za 15 imaće taj isti problem. On je u situaciji da krpi i da palijativno ili nekom odlukom nešto menja. Uzgred budi rečeno prvi tender koji je imala Vlada posle 2000. godine gde je takođe bilo, pet centara onkoloških, ja sam bio predsednik te tenderske komisije i ja sam insistirao da se to plati, znajući da kod tih bolesti svako odlaganje tretmana pacijenta je u stvari osuda na smrt. To su bolesti gde ne može se odložiti lečenje, radijacija, terapija i to je u stvari smrtna kazna, to je skoro ubijanje pacijenta. Mogu vam sasvim sigurno garantovati da je taj tender prošao pošteno i da niko nije uzeo ni jedan dinar. Suština je ova, svi smo mi ugradili sebe da pomažemo zdravstveni sistem, i reći za vaše vreme je sve bilo loše, a za naše vreme je sve dobro. Nije tačno, može se govoriti ko je više uradio, ko je bolje uradio, ko je odluke doneo ali reći, kako bi rekli dok ste vi bili, a da ne govorim o tome da neki ljudi, isti ljudi sede u zdravstvenom sistemu, recimo posle 15 ili 17 godina, znači to je već samo po sebi bi moglo da se ovde analizira. Prva, da li ćemo jedanput mi da uradimo ono što je neophodno. Naši građani su naučili, sada su već malo zaboravili, da smo nekada imali zdravstveni sistem posle rata, gde su svim ljudima bili zagarantovani svi oblici zdravstvene zaštite, zaista besplatno. Mi možemo samo lepe reči reći o tom sistemu. To je bio ozbiljan sistem. To je bila socijalna država i ta država je garantovala zdravstveno lečenje svim svojim građanima. To na žalost više nemamo i živimo u ovome u čemu živimo. Kada vi govorite o garantovanim zdravstvenim uslugama, u praksi one nisu garantovane, pacijenti dolaze na klinike sa zavojima, sa gazama, sa čaršavima, bolje je sada nego što je bilo, priznajem. Bilo tako i sada još uvek toga ima. Kažu, ako imate sredstava nabavite lek. Mi nemamo, nije na listi, itd. i to ozbiljni lekari preporučuju, daju korisne savete, zdravstveno korisne. Mi moramo se dogovoriti ovde, koje su zaista zdravstvene usluge koje naša država pruža pacijentima ali stvarno. Na papiru vi imate sve, ali u praksi nema. Dakle, mi bi morali jedanputa da se dogovorimo, šta je tačno taj paket za koji država garantuje, sa ovim bednim sredstvima. Znači, šta praktično mi garantujemo da, čovek kada ode u bolnicu, zna da će ovo sigurno dobiti kao zdravstvenu uslugu. Mi ne možemo imati jedan sistem koji je načelno generalni, sve je pokriveno, a u praksi, realno nije tako, jer nema sredstava i to se ne može ostvariti. Drugo, postoje te studije zdravstvenog sistema u Evropi, mi ne prolazimo baš naj bolje, jesmo se pomerili u nekim aspektima, ali niko neće da pogleda, da analizira te rezultate, šta ne valja u našem zdravstvenom sistemu. Mi recimo imamo, primera radi, naši pacijenti predugo sede u bolnici kada se rade analize. Na zapadu se analize završe za jedan dan, u Zapadnoj Evropi ili možda za dva, naš pacijent sedi danima dok, mu ne završe ceo taj analitički deo. Neefikasan je zdravstveni sistem. To već nije stvar sredstava toliko koliko organizacije zdravstvene zaštite. Znači, naš sistem je neefikasan i gube pacijenti predugo, ako hoćete da vam odgovorim, ta istraživanja, ja sam ih čitao pažljivo, pacijenti u Srbiji mnogo duže borave u bolnicama nego što bi morali, zato što nije dobro organizovana zdravstvena zaštita, mogla bi biti efikasnija. Ovo je jedna stvar gde je neka rezerva da budu jeftinije, nešto zdravstveni sistem i da bude efikasniji. Mene interesuje kada ćemo mi te analize koje se prave, jednom pogledati pažljivo i iz njih izvući ono što možemo jer mi naravno sa izdvajanjima, od ne znam 15 evra, ne znam koliko mesečno po pacijentu, koliko je to? Da, ja sam ogluveo malo zbog godina, ali su jako mala ta sredstva, ja sam već rekao užasno su mala, to su skoro najniža, ima i nižih, ima, gleda se procenat izdvajanja od budžeta itd. svejedno je nizak i kad se tako gleda.

Kako bih rekao, imamo privatne medicinske fakultete, nemamo privatne medicinske fakultete. Zašto je stalno opterećena tercijalna zdravstvena zaštita umesto da se naglasak stavi na primarnu. Naši ljudi idu odmah kod vrhunskog specijaliste za najbanalnije stvari. Zašto opterećujemo ljude, kako bih rekao, čije je znanje, čije su kvalifikacije dragocene, a oni bi trebali da se bave onim što treba. Neko mora da odgovori na pitanje, zašto ljudi zakažu pregled kod lekara pa ne dođu.

Meni to izgleda nelogično. Odgovor tražim. Eto, moje zalaganje da ne mogu reći da u drugom zakonu imam problem zato što je trebalo oštrije kazniti. Znači, neću biti protiv tog zakona, a nisam ni protiv drugog zakona samo mislim da su sankcije trebale da budu oštrije, ali za mene je pitanje, odnosno ta kliničke centre, verujte neću ni da ulazim u tu priču zašto nije urađeno. To je priča o izvođačima, podizvođačima, korupciji, neefikasnosti i tako dalje. Nemojte me molim vas vući za reč. Nije to vaša vlast, to je vrlo stara priča. Suštinsko pitanje glasi, hoćemo li mi jednom napraviti, pogledati tuđe analize našeg zdravstvenog sistema i onda iz toga izvući neki zaključke. Nama je rečeno i samo još to, na Odboru za zdravlje i sad je ponovljeno da ovaj Zakon o zdravstvenim sredstvima je rađen uz saglasnost odgovarajućih institucija EU. Ali, ako smo već skloni da gledamo kao uzor da nam budu zemlje vrlo razvijenog sistema zdravstvene zaštite koji košta naravno užasno, to su sredstva o kojima mi samo možemo da sanjamo, zašto onda ne pogledamo i neke njihove ocene našeg zdravstvenog sistema nekih ako mogu da kažem, skrivenih problema koji bi se mogli rešiti. Naveo sam samo jedan, dužina boravka pacijenta u bolnici koja je duža nego što je uobičajno. Efikasniji je sistem nego što je u zapadnoj Evropi. Dakle, moje je mišljenje, moram da vam kažem, evo ići ćemo ponovo na izbore, upravo to ubija dugoročne projekte kao što bi recimo bio projekat revizije i kako bih rekao poboljšanja zdravstvenog sistema. Ako vi svakih godinu dana menjate ministra, ne morate ni da ga menjate, ali ako sve staje, ako počne za godinu, godinu i po dana, onda nećete nijedan dugoročni projekat moći da ostvariti. Ovde je upravo sada, danas kada razgovaramo, vidite probleme koji se pojavljuju kad se ide svakih godinu dana na izbore.

U redu, nemam ništa protiv, ali mi onda vidimo da dugoročni projekti, da mi imamo jako malo šanse da nekada kao što je bilo, imale su dve vlasti i dva ministra su imali tu šansu, jedan je bio četiri ili pet godina, koliko je bio, znači, imaš neke šanse da ti onda konačno staneš, naravno sa ekipom svojih saradnika, to ne radi jedna čovek, i da ti onda izmeniš zdravstveni sistem onako da bi ga prilagodio našem materijalnom stanju. Moj apel je na samom kraju, apel da stvarno ne može Ministarstvo biti pasivno i ne može biti srpska lekarska grupa, pa čak ni Lekarska komora ne može biti pasivna, kako bih rekao, agresiju šarlatana u našoj javnosti. Verujte mi, ja kad gledam to što vidim u vrlo uticajnim tabloidima i tiražnim emisijama, i to je u redu ne možete im zabraniti, nema cenzure u Srbije, ali to da njima niko ne odgovori, da smo mi došli u situaciju da ja lično mislim da ćemo mi sami ugroziti zdravlje. Pitaju me onako malo nesigurni šta ja mislim o tome. Verujte mi, ja nekad gledam ljude i ne znam šta da im odgovorim kad me neko nešto tako pita, kao da je srednji vek. Tako da moramo na neki način povesti neku stalnu akciju, reagovanja na kako bih rekao, poplavu šarlatana, govorim isključivo o zdravstvu koji govore o našem zdravlju i gde su oni dobili jedan status u našoj javnosti koji nemaju, kako bih rekao, u kulturno razvijenim zemljama, gde on sada sedne nasuprot specijalisti, nekim od naših vodećih imunologa, virusologa i tako dalje i on potpuno samouvereno sa njim raspravlja, a to je kao da dovedete građevinskog inžinjera koji je gradio most i dovedete nekoga ko je gradio neku kolibicu i sada on objašnjava kako se pravi čelični most od 500 metara. Verujte, počinjem da mislim da to neko namerno radi. Znači, da namerno pušta da se prodaju šarlatanski proizvodi.

Meni je drago da postoji, a to sam kod vas video, namera da neke stvari rešimo, ako je moguće da ih poboljšamo. Ja se nadam, evo, pokušaću da svima objasnim, a vi ćete shvatiti, jer vi se bavite psihologijom i to je. Prvo kod našeg naroda kada krenete da pričate o zdravstvu, istog sekunda vam kažu mi smo ceo život odvajali za zdravstvo i mi očekujemo da imamo apsolutno sve besplatno. Uopšte ne ulaze u to koliko je odvojeno, da li je to, šta se desilo sa tim fondovima, šta se uradilo, kreće se od te pretpostavke? Znači, to je ozbiljna većina u Srbiji koja tako misli i smatra da treba, da ima, da je sve besplatno. Druga stvar, nemaju uopšte sliku, niti ideju, koliko to sve košta, misle. Nemaju tu sliku, jer im niko nikada nije objasnio, nije im dao ne račun da plate, nego im nije dao izveštaj koliko je koštalo njihovo lečenje dok su bili u bolnici, dok su bili na operaciji, dok su pregledane, dok su tretirani i ostalo, i nemaju predstavu koliko da to što su oni ceo život ulagali ne može da pokrije njihovih pet dana bolnice. Imate tu svest u Srbiji od velike većine koji misle da im pripada i da zaslužuju da imaju sve besplatno. S druge strane, imate što ste rekli ulaganje između 220 i 260 evra po stanovniku, svaka sledeća zemlja ide preko 1.000 evra, ulaže po glavi stanovnika. I tu šta se radi? Samo obavezan paket osiguranja. Šta podrazumeva obavezan paket osiguranja? Dva puta godišnje redovne preglede, krvna slika, biohemija, laboratorija, ekg, ultrazvuk i eventualno još nešto od toga, a sve preko toga se doplaćuje na 1.000 evra. Onda, šta kaže, u redu, hoćemo da sredimo taj sistem, da ne ulazimo u to kakav je bio, šta je bilo, kakav je sada i ostalo, hajde da ga sredimo. Šta je preduslov da sredimo taj sistem? Imamo dva izbora. Hoćemo da kažemo, ljudi, za 250 evra vi možete da dobijete samo to, ne možete da dobijete nijednom godišnje pregled. Sve ostalo morate da doplatite. To je realnost.

Znači, to nam je jedan izbor. Drugi izbor je da sredstva koja imamo maksimalno iskoristimo, da ne ukrademo ni jedan dinar, da radimo sve transparentno, da povećamo još više što možemo, da omogućimo ljudima. O čemu se radi? Vi imate situaciju i da u svim zemljama se povećava broj obolelih i od malignih bolesti i od kardiovaskularnih bolesti i od svega. Zašta smo se odlučili? Odlučili smo se za ovo drugo. Zbog čega? Imali smo situaciju mnogo nezaposlenih, male plate i od čega bi ljudi platili posle na to dodatno osiguranje i gde bi se lečili i gde bi došli i kome bi platili? Šta bi napravili? Napravili bi sistem koji funkcioniše za onoga ko ima para, a onaj ko nema para, gde će? Da li se slažemo oko toga? I krenuli smo tim putem da radimo, da omogućimo maksimalno za količinu novca koju imamo. Šta treba da uradimo da bi ljudima to omogućili? Prvo, morate da imate odličan informacioni sistem i da znate u svakom momentu čime raspolažete, šta trošite i koliko trošite. Druga stvar, morate da znate koliko koja usluga košta. Niko neće da se prihvati toga da pređemo na taj sistem. To je čuveni „diardži“, gde plaćate po usluzi, a ne paušalno kao što se sada plaća. Vi nemate pojma koliko je šta koštalo kada ste otišli kod lekara, pojma nemate, jer se plaća paušalno. Dajemo vam po broju kreveta, broju pacijenata, po godišnjim pregledima, evo vam toliko. Dok se to ne sredi, ne može da se sredi sistem. Da bi se to sredilo, ovo su sve preduslovi da izmenimo ove zakone, da usaglasimo sve i da bi došli u tu situaciju da možemo da kontrolišemo i da izvučemo maksimum iz sistema. Nemam ništa protiv kada mi sredimo sistem, kada se ljudi zaposle, kada ljudi dobiju veće plate, da pređemo na to što vi pričate kao vid obaveznog osiguranja, kada će ljudi od svoje plate, od nekog dodatnog osiguranja, kada će moći da doplate sve te stvari. Recite, da li postoji još neki sistem da za običnu zdravstvenu knjižicu bez nekog dodatnog osiguranja, da idete na gama nož, da idete sutra na sajber nož, odnosno još bolje, da idete na akceleratore, da dobijete svu terapiju koja postoji i koja je registrovana kod nas, da je dobijete besplatno. To su realnosti. Možemo mi ovde da se prepucavamo koliko god hoćemo, ali ovo su činjenice i ovo je realnost. U kom pravcu hoćemo da idemo? Hoćemo da idemo u ovom pravcu da sredimo sistem, da ojačamo državu, da više ljudi radi, da imaju veće plate da bi mogli da uđemo u taj sistem sa obaveznim osiguranjem, a do tada da izvučemo maksimum i da sredimo sve što je zapušteno i bolnice i domove zdravlja i opremu i ljude, da nadoknadimo, da imamo specijaliste, da ih šaljemo na usavršavanje, da dođu strani stručnjaci ovde, da sprečimo ovo što se dešava i što imamo sve više bolesnih i da te ljude uhvatimo u fazi na samom početku da bi imali šansu da prežive. Ne znači nam ništa kada on dođe u fazi kada nema leka.

To je suština i to su naše dileme. To je naša tema. Ovo što radimo danas, ovo je samo preduslov da bi došli u situaciju da imamo sistem, da bude takav da možemo u svakom momentu da znamo gde smo. Bez toga nema ništa. To je suština cele priče. Ja se slažem i to bi bio neki preduslov ili da kažemo, u najmanju ruku da radimo paralelno sa poboljšanjem onih zakona koji čekaju i moraju u tom trenutku, prosto se uočava slabost. Ja bih samo rekao, samo još ovo, naš privatni sistem zdravstvene zaštite raste, što pokazuje da mi socijalno raslojanje u ovoj zemlji imamo i to je prosto banalna činjenica i zdravstvo to najbolje pokazuje. LJudi koji imaju para idu kod privatnih lekara. To što ti privatni lekari vrlo često su ljudi koji rade u ustanovama, a nemojte sada tu temu da otvaramo, jer idemo na onaj sistem, Hrvati su imali sistem i neke druge zemlje, da ne može da radi paralelno i u državnoj ustanovi i u privatnoj, to ima prednosti, ali ima i velike slabosti, takvo rešenje i onda neki ljudi nikada neće doći kod najboljih lekara. Naš sistem privatne zdravstvene zaštite raste, što pokazuje da jedan broj ljudi nije više zadovoljan ili ne može da čeka redove ili nema uslove. E sada, neću otvoriti novu temu, to je za neki drugi razgovor, koliko je integrisan sistem privatne zdravstvene zaštite i zdravstveni sistem naš u celini? Ja lično mislim da nije dobro integrisan i to je jedan veliki problem. Ono što hoću suštinski da kažem, kod nas je u zemlji siromašno tako veliko, ja znam od svojih prijatelja, specijalista koji rade popodne u privatnim klinikama, da oni rade te preglede bukvalno za 10, 15 ili 20 evra po pacijentu što je slika sredstava materijalna društva u celini, gde prosečna plata u Srbiji oko 300 evra, a sada kažu da je nešto veća, To znači da neki ljudi imaju 200 evra, 25.000 dinara i oni ne mogu više da plate, a istovremeno, to je neverovatno da kažete bilo gde u Evropi da jedan lekar specijalista radi pregled za 15 evra. LJudi u Italiji, u nekoj zemlji, ne bi verovali svojim ušima da je to moguće. Mi imamo jednu pauperizaciju sistema.

To je suština cele priče, šta mu nudimo kao neku alternativu i da prihvatimo. Što se tiče privatnog sistema nema nikakve prepreke da se integriše, samo mora da ispuni ove uslove i ove zakone koji mi sprovodimo, da znamo čime raspolaže da bi mi garantovali pacijentima koji odu tamo i to je problem što oni ne ispunjavaju te stvari da bi došli u ovaj sistem. Što se tiče vakcinacija, najkraće ću. Samo da podsetim, vakcinacije nisu problem u Srbiji samo. Vakcinacije nisu problem od juče. Antivakcinalni lobi traje godinama i rasprostranjen je u celoj Evropi, ja mislim i u celom svetu. Namerno to pitanje nismo stavljali na političko pitanje, nego sve vreme, mesecima i nedeljama su se pojavljivali ljudi koji su iz struke, koji se bave time, da ne bi došlo to u neki pogrešan kontekst da je to neka politika, da neko sad navija da se neko vakciniše, iz nekog razloga da bi se prodavale vakcine ili bilo šta. I, došli smo u situaciju koju smo došli. Svake godine sve više i više, ne samo kod nas, nego svuda, i onda smo dotakli epidemiju i krenuli sa onim što smo krenuli. Znači, to je suština priče. Hvala, predsedavajuća. Gospodine ministre sa saradnicima u zadnjih sat vremena mislim da smo daleko otišli od teme, mada su sve teme vezane za zdravstvo i o njima valja govoriti u načelnoj raspravi. Drugi put u vreme ovog saziva dolazite sa zakonima koji su vezani za zdravstvenu struku i drugi put, opet vaše obrazloženje čitate. Ja opet nemam problem što čitate, ubeđen sam da je to želja da u manje vremena nam zaista kažete više i to vam ne zameram. Zameram vam što ste čitali tiho. Vidite, da je ovde atmosfera ponekad uzavrela i onda mi koji hoćemo da čujemo, ne možemo da čujemo ono što ste čitali, ali ukoliko sam shvatio, uglavnom ste čitali obrazloženje. Dakle, prvi zakon je Zakon o medicinskim sredstvima i nekada je to bio Zakon o medicinskim sredstvima i lekovima i sada se odvaja taj deo medicinskim sredstvima, a s obzirom da sam član skupštinskog Odbra za zdravlje i porodicu, imao sam prilike da dodatno pojašnjenje od vaših saradnika dobijem i na Odboru, gde sam dobio uverenje na moju zamerku, zašto, ako već ta dva zakona odvajamo nismo išli i sa jednim i sa drugim zakonom, posebno Zakonom o medicinskim sredstvima, a posebno sa Zakonom o lekovima, dobio sam uveravanje da bi do kraja 2018. godine to trebalo da bude urađeno. Rekao bih, na osnovu onoga što sam čuo i na Odboru i u ovim diskusijama, i moje je mišljenje i mišljenje srpskog pokreta Dveri, jedan prilično korektan zakon, dobro urađen sa vrlo širokim objašnjenjima o efektima koje taj zakon u zdravstvenom sistemu naše zemlje treba da proizvede, i time sam zadovoljan. Međutim, kada sam ja krenuo da čitam to obrazloženje, verovali ili ne, meni je prva rečenica odmah pogodila, a ta prva rečenica je – osnovni razlog donošenja ovog zakona je usaglašavanje sa propisima i direktivom EU. Dakle, ministre, bez obzira što sam ovde video malopre i egzaltirane evrofanatike, koji su hvalili zakon, ja sam u grupi evroskeptika. Ne treba ovaj zakon EU, ovaj zakon treba Republici Srbiji, i onda ne mora na prvu rečenicu i u obrazloženju da nam bude da je osnovni razlog donošenja zakona o usklađivanju sa propisima EU. Razlog donošenja zakona jeste što ovaj zakon treba građanima Republike Srbije, podjednako i onima koji vole i onima koji ne vole EU. Kaže u obrazloženju da se ovim zakonom ostvaruju tržišni uslovi kako i u EU i da time može da raste eventualna zainteresovanost naših proizvođača ka konkurentnošću sa zemljama EU. Malo ću docnije kada budem dalje obrazlagao da potvrdim ovu tezu da mi u prvom momentu, bez obzira koliko ja to želim da to tako bude, izgledalo kao jedan spisak lepih želja, a kažem malopre ste i vi u vašem izlaganju ili u diskusiji sa jednim od kolega spomenuli onaj podatak o 60 proizvođača, medicinskih sredstava u Srbiji, gde posle sedam godina ili šest godina 30 njih ima C oznaku. Dakle, spori smo mi u tome da bi mi postali konkurentni, ali u redu je slažem se sa vama, stvoreni su uslovi da u jednom momentu možemo da budemo konkurentni. Što se tiče sredstava, imamo interesantan podatak da na tržištu naše zemlje imamo nekih 34 hiljade sredstava, a da samo 228 nema C znak, odnosno da ti koji nemaju C znak najvećim delom dolaze iz zemalja koje nisu iz zemlje EU i to nam zaista govori da smo potpuno u pravu kada ovaj zakon hoćemo da uskladimo sa onim što su preporuke iz EU, ponavljam, bez obzira što sam protiv EU, nisam protiv onoga što je dobro iz EU. Na moju žalost, ali na istinitu činjenicu, sistem zdravstvene zaštite u mnogim zemljama EU, i u mnogim zemljama Evrope je bolje razvijeniji nego u zemlji u Srbiji, to sigurno moramo da pratimo. U registru naših preduzeća, i to je verovatno razlog koji je nekome malopre zasmetao, jer imali smo prošle nedelje diskusiju od setu prosvetnih zakona, gde smo i tamo davali opet ogroman prostor Privrednoj komori, evo i ovde se spominje Privredna komora, koja naglo dobija na značaju, po meni jedna vrlo interesantna organizacija i leglo korupcije ove države, ali je logično da mora da bude na neki način ubačeno u ovu priču, jer imamo oko nekih 660 proizvođača na teritoriji Srbije, a od kojih je 660 proizvođača samo 60 iz Srbije, a 600 su predstavništvo proizvođača koji nisu iz zemlje Srbije. I onda, dolazimo opet do jedne stavke, gde treba da kažemo tamo u obrazloženju da ona sredstva koja se koriste u veterinarskoj medicini, se naravno u nekom periodu moraju odvojiti od ovih sredstava koji se koriste u humanoj medicini. Da li će to biti treći zakon, koji opet shodno onome malopre što sam rekao, Zakonu o lekovima, možda trebao da ide u paketu sa ovim ili ćete nekim podzakonskim aktom to regulisati, to će vreme da pokaže. Mada je jasno rečeno u zakonu da od momenta usvajanja ovog zakona on počinje da važi za medicinska sredstva, o one odredbe koje važe za lekove, važe do daljnjeg dok se taj drugi zakon ne donese. Koje će nam koristi ovaj zakon doneti? Malopre smo čuli priču, veći broj kliničkih ispitivanja, te mogućnost zdravstvenim radnicima da im budu naučna dostignuća, a pacijentima veća mogućnost za primenu savremenih inovativnih terapija. Naravno, skraćuje se vreme za ispitivanje studija sa 95 na 60 dana, i sve je to dobro. To je sve ono što se ja slažem, i što se srpski pokret Dveri slaže, ali onda dolazimo do jedne rečenice gde se kaže da će se stvoriti bolji uslovi za povećanje interesovanja sponzora. Baš tako piše, to je ono što ste malopre objašnjavali, čini mi se da nam je to. Potpuno ste izneli stav sa kojim se ja apsolutno slažem, njihove su pare, ne možemo mi njih da odredimo, nateramo ili opredelimo gde će ih ulagati, ali ona ideja, koju eto, ja nisam nikada imao na umu je dobra ideja. Neka oni lepo blagoizvole, da objave to kome su, kada su i koliko su dali, odnosno gde su tog uputili, jer sa tim sponzorima često dođemo u situaciju da se ponekad u protokolima više sprovode zahtevi farmaceutskih kuća, nego nešto što je na korist pacijenta prema kome treba da se bilo lekovi, bilo sredstva upotrebe, ili ono što je shodno dobroj medicinskoj praksi, a što treba da bude primenjeno da bi pacijent od toga imao najviše koristi. Sada, čini mi se da je tu jedan manjak ovog zakona. Čitajući dalje obrazloženje, našao sam da će čitavu tu kontrolu da sprovodi samo sedam inspektora, ako sam ja to dobro razumeo.

Da li je to dovoljan broj ljudi? Ako grešim, voleo bih da mi pojasnite da li je to veći broj ljudi koji će da sprovode kontrolu svega ovoga. Zašto od 60 naših firmi koje proizvode medicinska sredstva, njih 30 u tolikom vremenu nije steklo C znak? Da li je na tome nešto rađeno? Da li je ta Privredna komora, kojoj će se dati sada neke ingerencije, pokušavala da, na neki način, te ljude i te proizvođače motiviše? Ono što je dobro i što će sigurno ovaj zakon doneti jeste da se spreči ulazak nekvalitetnih i po korisnike nesigurnih sredstava. Malopre smo čuli priču o pijacama, to je onaj najtamniji deo priče, na kojima prodajemo lekove, ali isto lekove danas možete da kupujete i u DM-u, u Liliju i sa svih strana. Opet se vraćam na tih sedam. Da li je taj broj ljudi koji može da sve te kontrole sprovede? Onaj podatak koji ide u prilog da je dobro što smo uzeli ove tendencije koje nam idu iz ovih zemalja Evrope jeste da od 95,7% sredstava sa defektima, da su uglavnom bili to oni proizvodi koji su sa defektima, koji nisu poreklom iz zemalja EU.

Dobio sam objašnjenje od gospodina državnog sekretara, koji je bio na odboru, da to tako treba. Nisam u to siguran. I onda mi je taj toliki broj engleskih reči, toliko usklađivanje sa time, a da sam se trudio da ne budem zlurad, maltene u jednom momentu me nateralo da pomislim da li je to sve od nekud prepisano. Što se drugog zakona tiče, to je zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji, zakon gde se faktički menjaju samo tri tačke. Od te tri tačke, ova treća govori o momentu primene promenjenih tih stvari u zakonu. Što se tog IZIS-a tiče, Srpski pokret Dveri, naš stav je da to nije najsrećnije rešenje. Uostalom, kolega iz DS koji je govorio, a koji u svojoj praksi mnogo više radi u tom sistemu i sa tim sistemom, naveo je niz zamerki. Uveravanja koja sam dobio od članova vašeg, tako da kažem, Ministarstva na Odboru za zdravlje bila su da su uvaženi predlozi. A, da li su mere kaznene politike, neke kolege su se malopre čule, koji su rekli da nisu zadovoljni, da li su oni male ili nisu? Pa, kazne su predviđene od 50 hiljada do dva miliona za odgovornu ustanovu, u ovom slučaju Institut za javno zdravlje Batut, a za odgovorno lice od 30 do 150 hiljada. Da li će to sprečiti eventualne zloupotrebe podataka koje mogu da se pojave, a kojih smo bili svedoci i u ovom zdanju i o onom slučaju koji je bio u novinama i o vađenju nekih medicinskih dokumentacija o tome kad je ko, da li je ko i zbog čega nije i ako nije išao u vojsku, govore da imamo tu nekih šupljina. Mišljenja smo da smo, kada smo već menjali ova tri člana zakona, mogli da ozbiljnije poradimo i da iskoristimo situaciju da možda još više promenimo nekih članova, da ga bolje utegnemo da bi taj zakon na ovaj ili onaj način bolje profunkcionisao. Žale se mnogi doktori, možda ima tu priče da teško u srpskom narodu sve ono što je novo da brzo zaživi, ali jednostavno, to se sad nešto rodilo i to doktori koji sa time rade moraju to da ljuljaju, ulaze sa više ili manje muke i u taj sistem. Obrada podataka koja će biti na jednom mestu grupisana iz manjih delova u veći, nije jasno rečeno kome će služiti i za šta će služiti, opet neko ko je teoretičar zavere može da pomisli da to grupisanje svih tih podataka na jednom mestu nekom omogućava da lakše do podataka dođe. Neće morati mnogo da trči levo-desno. A, predviđeno je da se informišu i pacijenti i Ministarstvo i Poverenik je apsolutno nešto što podržavam i što treba da bude. Dakle, ključna zamerka u ovom drugom zakonu jeste da na neki način moramo da osmislimo pravedno sprovođenje toga, da nam nešto što ne treba da iscuri, zaista ne iscuri. Jer, podaci, pogotovo ovi podaci koji su vezani za zdravlje, je nešto što je najosetljivije i gde zloupotrebe, ukoliko ih bude, mogu da budu najgore. Treći zakon jeste Predlog zakona o potvrđivanju finansijskih ugovora Kliničkog centra/C i u stvari, ja sam onda to uzeo, malo proučavao, čitao, zvao ljude i shvatio sam da je taj C u stvari treća faza. Ovde se radi o nekih 200 miliona kredita, gde je sada ostala suma da se povuče 50 miliona evra. Postavljam pitanje – gde se dede car Nemanja blago? Da li se zna, naravno, niste vi bili ni ministar, niti je vlast SNS i ove koalicije tada bila na vlasti, da li se zna gde su otišli 150 miliona tog kredita? Da li su oni dobro usmereni, da li su adekvatno iskorišćeni? Ako nisu, ko je odgovoran? Ako ima odgovornih, zašto vi koji ste danas u poziciji da preuzmete gonjenje tih koji su odgovorni, a možda eventualno ta sredstva nisu upotrebili na način na koji treba da upotrebe, a na opštenarodnu korist, ništa niste preduzeli? Potpuno mi je jasna dinamika, za razliku od nekih kolega koji su pričali da im dinamika nije jasna, da će to da bude pet tranši po deset miliona, da je grejs period četiri godine, da nakon 25. godine počinje otplata. Sve sam to razumeo, ali nisam razumeo uz sav dužan trud koji sam uneo i uz konsultacije koje sam obavljao, možete li vi meni reći, gospodine ministre, kolika je kamata na taj kredit? Malopre ste rekli da vi to ne znate, da može da bude dvostruka, da možemo u jednom momentu da koristimo jedne kamatne stope ili druge kamatne stope. Video sam vrlo jasno predviđenu dinamiku, koliko ranije treba da se najavi, posle kog vremena povlačimo sredstva, kako vraćamo, sve sam to video, ali nisam video kolika je kamata. Zašto me to interesuje? Bez obzira što sam ja predstavnik opozicije i bez obzira što u mnogim stvarima ne mislimo identično, ne mislim da onaj koji je na vlasti u zemlji Srbiji ne želi da bude domaćin zemlje Srbije. Toliko zlurad nisam, a onaj koji je domaćin nikada nije srećan kada se zadužuje, a još je manje srećan ako taj dug možda neće moći da vrati, nego ga ostavlja u amanet svojoj deci, jer govorimo o periodu od 25 godina. Ono što nam je dužnost kao domaćina ove kuće, kao odgovorne države jeste da kažemo koliki je zaista taj kredit, kolika je ta kamata, koliko smo mi to uzeli, a koliko ćemo to da vratimo i zašto smo, time bih završio ovu diskusiju, napravili paralelu sa autoputem? Slažem se sa vama gospodine ministre da nam treba autoput. Taj autoput o kome mi pričamo i koga spominjemo od Niša ka Tirani, Draču i Valoni, to je NATO autoput i on košta 800 miliona evra, a čitav kredit koji uzimamo je 200 miliona evra. Autoput nam treba, ali nam treba više zdravlja ovog naroda i u tom kontekstu je u slobodnoj percepciji narodnog poslanika i slobodi govora njihovog nađena veza između sume novca za autoput i kredita. Možda je prvo potrebno načiniti temelj, pa zidati zidove. Hajde da se pozabavimo zdravljem ovog naroda koje je po svim segmentima narušeno i u tome ćete uvek imati podršku, bez obzira na naše razlike, Srpskog pokreta Dveri. Sve ono što je dobro za zdravstveni sistem je nešto iza čega ćemo stati svim silama, koliko god da su. U tome je bila ta paralela, 800 miliona i 50 miliona.

Sada ću reč dati ministru Lončaru da odgovori i tu prekidamo raspravu do uobičajenih 15,00 časova. Ako nije problem, isto to pitanje sam postavio i tražio i sada ću vam reći tačno koliko je do sada, do današnjeg dana potrošeno novca i za koji klinički centar od onoga što ste naveli da je povučeno. Za Klinički centar Srbije do sada je potrošeno 3,8 miliona evra, Klinički centar Niš 30,3 miliona evra, Klinički centar Vojvodine 1,3 miliona evra i Klinički centar Kragujevac 0,5 miliona evra. To su podaci od danas. Ovo je jedino potrošeno. Kamata se plaća jedino na potrošen novac. Ono što mi imamo dogovor sa Evropskom bankom, kamata ne sme ni u jednom momentu da bude veća od 1,5%

Dokle god sam na ovom mestu zalagaću se da znate svaki dinar gde je otišao. Pitajte, ako nemam trenutno informaciju, imaćete je u roku od par sati. Mislim da jedino tako možemo da uspostavimo sistem i da ispravimo sve stvari koje treba da se isprave, da nadoknadimo nedostatke koje imaju, ako uvedemo da se zna gde je otišao svaki dinar, jer je jedino to garancija da tako možemo maksimalno da ga iskoristimo. Zahvaljujem.